Cílem všech těch pozměňovacích návrhů je tedy navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodu při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu letošního roku, a jsouli splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Já vám děkuji za pozornost.

Jste v pořádku prosím?

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, sociální svědomí vládní koalice promluvilo. Pan ministr práce a sociálních věcí předložil protiústavní asociální zákon, který má důchodcům sebrat peníze z jejich důchodů, na které jim již vznikl nárok podle stávající právní úpravy valorizačního schématu. To je postup opravdu hodný dobráckého lidovce, který ještě nedávno tvrdil, že chce být oním sociálním svědomím koalice.

Tak jak jsem již zmínil výše, tak na valorizaci důchodů už vznikl důchodcům právní nárok, protože hmotněprávní předpoklady již byly naplněny, a proto by vláda měla dodržet stávající pravidla pro valorizaci a postupovat podle nich. Pokud chce tato vláda měnit valorizační pravidla, pak by jejich změna měla platit výlučně pro budoucí valorizace, na které ještě nevznikl důchodcům právní nárok, aby byla vyloučena právě retroaktivita postupu vlády a nebyla tak zpochybňována právní jistota důchodců. A konečně k oné protiústavnosti.

Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny na návrh vlády podle jednacího řádu, který může být vyhlášen na určitou dobu. Pane poslanče, stačí načíst čísla tisků.

Děkuji moc. Paní předsedající, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, já bych chtěl tady odůvodnit své pozměňovací návrhy, které jsou již součástí systému.

A já jsem rád, že právě před čtrnácti lety byl schválen ten automat, který vlastně neustále je pojistkou toho, že když inflace bude růst, tak tím pádem budou automaticky valorizovány veškeré důchody. V současném zákoně o důchodovém pojištění, o kterém se tady dneska bavíme, je valorizační zvyšování důchodů skutečně nastaveno jako mandatorní automat.

A tady se domnívám, že to legitimní očekávání všem starobním důchodcům vzniklo. Ústavní soud už několikrát konstatoval, že pokud někomu vznikne ze zákona nějaké právo, což my samozřejmě víme, že vzniklo už 10. února, i když tento zákon ještě není účinný, jak říká Ústavní soud, nelze jednostranně takové právo zase odebrat. A jakým způsobem se o to snaží? Snaží se o to novelou zákona o důchodovém pojištění, který je dle našeho názoru retroaktivní, a tam říká, že to rozhodne Ústavní soud.